Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Děkuji za slovo.

Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání, to je dle textu dohody v České republice daně všeho druhu a pojmenování a v Arubě daně všeho druhu a pojmenování včetně spotřebních daní.

Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí.

Dohody tohoto typu působí jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 594/1. Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru paní poslankyně Fischerová. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás informovala o průběhu jednání zahraničního výboru, který proběhl 16. prosince 2015. Usnesení zahraničního výboru zní: K vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015. Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Roma Kostřici a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje

Tímto vám děkuji. Děkuji, paní poslankyně, a nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miroslavu Vostrou, aby se ujala slova. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.